A já bych poprosil, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a zpravodaj garančního výboru zahraničního výboru, pan poslanec Marek Ženíšek.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 256/4. Táži se pana navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit ve třetím čtení k návrhu takzvaného Magnitského zákona, zkráceně k sankčnímu zákonu, neboli k vládnímu návrhu zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním, uplatňovaných v mezinárodních vztazích, ke sněmovnímu tisku číslo 256.

Na základě jednání v ústavněprávním výboru vzniklo jedenáct pozměňovacích návrhů, které jsou procedurálně sbaleny do jednoho hlasování. Já bych chtěl říct, že za Ministerstvo zahraničních věcí, za vládu tyto pozměňovací návrhy vítám. Děkuji těm, kteří se na tom podíleli, a považuji to za řekněme vylepšení té normy. Asi nemá smysl dlouze hovořit o závažné mezinárodní situaci a samozřejmě i to bylo impulzem, abychom urychlili práci na této sankční normě tak, abychom ji potom mohli jako vláda využít právě i skrze zahraniční politiku pro účely konfliktu na Ukrajině. Nicméně ten zákon má širší dopad a bude možné sankcionovat všechny ty, kteří porušují nebo narušují mezinárodní mír, bezpečnost, lidská práva a svobody, demokracii nebo jiné chráněné hodnoty. To znamená, nemusíme ho vnímat pouze ve vztahu k Ukrajině. Také si dovolím zmínit, že ten zákon je plně v souladu s veškerými regulacemi Evropské unie, které už také znají nějaké sankční mechanismy, a tento rok jsme zažili bezprecedentní míru sankcí právě ze strany Evropské unie. Takže já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se podíleli na projednávání tohoto zákona ve Sněmovně, a věřím, že i nyní ve třetím čtení projde bez problémů.

S přednostním právem chce vystoupit pan zpravodaj? Děkuji, vážení kolegové.

My se jako Česká republika do tohoto momentu stále musíme spolehnout na to, že v Evropské unii se dohodneme na sankčním seznamu někoho, kdo porušuje mezinárodní právo, kdo páchá teroristické činy, a my ten sankční seznam potom musíme následovat. Nemůžeme si stanovit sami svůj vlastní sankční seznam.

Tedy za nás to velmi podporujeme a myslíme si, že je to právě příležitost pro Českou republiku, aby si sama rozhodovala v těchto věcech o tom seznamu a nemusela se spoléhat na mezinárodní orgány. Nepodařilo se, nebyl předložen do Poslanecké sněmovny.

Děkuji, pane poslanče.